Jestli chcete příklad klasického vyvádění z penzijního systému, tak ten klasický příklad je třeba to, co nedávno dohodl pan ministr Babiš na Ostravsku. Rozšíření odchodů do předčasného důchodu, rozšíření osob, které budou moct odejít do předčasného důchodu, je vyvádění prostředků z penzijního systému ve prospěch podpory v nezaměstnanosti. Peníze nebudou použity v rámci standardního penzijního systému, ale bude z nich posílena pasivní podpora v nezaměstnanosti, a to ještě ve prospěch zejména soukromé společnosti, které tím bude usnadněno propouštění a příslušné odstupné. To je vyvádění.

Pan poslanec Zavadil, potom pan poslanec Opálka, pak přijde řada na přednostní právo. Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo. Já jenom prostřednictvím vás, pane předsedající, bych chtěl svému kolegovi Kalouskovi, kterého si velmi vážím, poopravit trošku jedno slovo.

Ale vy dobře víte, jaká smršť se strhla, když se mluvilo o povinném pojištění.

Takže ano, je to možná ideologický spor.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Opálka a potom fakticky pan poslanec Kalousek. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi taky zareagovat.

Je solidární.

Nevím, kdo říká, že se vyvádějí z důchodového systému peníze. Čili se snižovala možnost solidarity v prvním a umožňovala se větší ekvivalence těm, kteří na to mají. Když se podíváte na to, kdo se přihlásil do druhého pilíře, tak kupodivu jsou to ti nejstarší. Správně poznamenal pan předseda Zavadil v tom vždyť tady přece ten třetí pilíř zůstává. Druhý byl jeho bratříčkem. Jde o to, jakým způsobem budeme s tímto pilířem pracovat.

Předposlední poznámka k těm horníkům. Víte, stačila by statistika. Zatím není. Zatím jsou výzkumy z minulého století, ale říká se, že dožitelnost těchto lidí je kratší. Že vlastně ten systém dotují, protože nevyužívají ten první systém tak dlouho jako jiní občané jiných profesí. Takže tady se budeme muset ještě statisticky rozebrat. Děkuji za pozornost. Další faktická pana poslance Kalouska. Už nechci zdržovat, jenom stručnou reakci na dva pojmy. Rovnostářství není nadávka, to je prostě popis trendu, který v tom prvním pilíři probíhá a bude probíhat.

Vlevo nahoře vidím generaci, která se toho dočká, až prostě nebudeme brát žádné důchody. Pak nebudeme mít nikdo nic z toho prvního pilíře a bude to spravedlivé. Zcela nezbytně. Na to mi stačí kalkulačka a demografická křivka, abychom si to spočítali, a vy to umíte spočítat také. Ve vší úctě: průběžné spoření je protimluv.

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, mě se hluboce dotkla slova pana Kalouska, protože já jsem ten člověk, který 33 let byl v hornictví a myslím si, a já jsem to teď nedávno diskutoval na jednání s odbory, když jsem řekl, že my horníci jsme byli hloupí.

Já jsem v té souvislosti vzpomněl Polsko. Polákům třikrát nebo čtyřikrát pravicová vláda chtěla sebrat důchody.

A já pevně věřím, že současná vláda napravuje věci, které jste vy, pane Kalousku a vám na pravém spektru podobní, zapříčinili.

Ještě reakce pana poslance Kalouska.

Děkuji za slovo. Nejdřív faktická na pana poslance Hájka, vaším prostřednictvím. Jenom tak pro pořádek.